To, že chceme stejné podmínky, to přece není trestem. A vy velmi dobře víte, že to podnikatelské svazy podporují.

Hlavním důvodem je to, že jste to dali jako slib.

Co tím ale vlastně říkáme? Vy jste vlastní benefity dali nad to, co chtějí ti podnikatelé. A vy musíte vědět, jak to je.

Proč máme sociální dialog? Proč s nimi jednáme kvůli všem možným opatřením, která se projednávají ve prospěch či neprospěch podnikatelů, když nedáme na jejich názor? Já bych bral, kdyby z těch sedmi největších to bylo půl na půl, ale ze sedmi největších to bylo tak, že všechny jednoznačně řekly, že to chtějí zachovat.

Já to chápu, že se to někomu nelíbí, ale od toho tady máme právě ty zástupce, kteří dávají dohromady ten většinový názor. Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu, všichni ti se vyslovili proti zrušení. A proč?

Oni nepochybně udělají to, že v tuto chvíli si začnou optimalizovat svoje výsledky z mnoha a mnoha důvodů, prostě nedaří se jim dnes dobře a toto bude jeden z nástrojů, který nepochybně využijí. Už nyní začíná to, že se začíná platit méně kartami.

To přece musíte vidět. A netvrďte mi, že to nevidíte, tak to prostě je. V lepším případě to doporučí, v horším případě přestávají brát hotovost (?).

A vrchol všeho je to, že si na té lodi pořídila bankomat, aby těm překvapeným cizincům, kteří tam přijdou, řekla ne, tady karty nebereme, běžte si to vybrat. Je to úplně jednoduché.

Třicet procent! To není málo. Třicet procent! A v pořádku, každý si může podnikat, jak chce. Neberou karty. Tento hyper obchodní dům, jednoduchý, pravda, neberou karty. Toto je výsledek vaší vlády. Můžeme se přít o tom, jestli to je 14, nebo není 14. To nám říkali na konferenci zde v Poslanecké sněmovně zaměstnanci Ministerstva financí, kteří to mají na starosti. A pokud tvrdíte, že to tak není, tak prosím předložte analýzu, že to tak není, na papíře, že to není 14, ale třeba 10 nebo 8 miliard.

Nepochopitelné! Házíte bohužel přes palubu ty, kteří uvěřili, že stát bude férovým rozhodčím. Nestalo se tak, za což se omlouváme, protože i my jsme byli u toho, když jsme to zaváděli. Má to ještě další rozměr a to je rozměr digitalizace, která byla dost často skloňována v rámci vaší předvolební rétoriky, v rámci vašeho programového prohlášení. Podívejme se na realitu všedních dnů po roce vládnutí. Shodili jste rychlejší zavádění datových schránek.

Byla tam rozjeta celá řada projektů. Měli jsme na to nastartováno. Nic se neudělalo! Jeden z nejlepších lidí v oblasti digitalizace v České republice, bývalý vládní zmocněnec, který zde zavedl celou řadu nástrojů a byl velmi respektován odbornou veřejností, vám odchází pan Dzurilla. A kdo zde zůstává?

Nicméně pojďme k závěru. Protlačíte si to, samozřejmě. A uznávám jednu věc, je to demokratické, chceteli, prohráli jsme. Ale jednou provždy se zapíšete jako vláda, která nás posílá zpátky do devadesátek! Další s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřil za hnutí SPD ke zrušení elektronické evidence tržeb. Já jsem byl u zavádění elektronické evidence tržeb od začátku. Od začátku to SPD blokovalo, hlasovalo proti, nechtěli jsme zavádět elektronickou evidenci tržeb, přestože je pro nás naprosto jasné, že daně se platit mají. Ale jsme přesvědčeni o tom, že v tomto případě je daleko jednodušší platit paušální daň hlavně u drobných a středních podnikatelů než zavádět EET. Paušální daň totiž znamená, že nepotřebujete žádné úředníky, žádnou administrativu na to, abyste to administrovali na finančních úřadech, nepotřebujete nikoho, kdo by to kontroloval, a nepotřebujete složité systémy, přes které by se paušální daň platila. Je to daleko jednodušší prostředek, jak se dostat k penězům od podnikatelů. A bohužel každý stát, a Česká republika není výjimkou, má jenom jeden jediný příjem a to jsou daně občanů a daně firem, a měla by proto poskytovat lidem a firmám servis, a ne přicházet s něčím, co by jim dávalo řekněme klacky pod nohy nebo další překážky pod nohy v tom jejich podnikání.